A tady vidím ten problém.

A už se vracím na úvod, co jsem říkal.

Takže nepřizpůsobiví ano, solární baroni ano, ale policistům, vojákům, hasičům a dalším jste peníze vzali.

Mimochodem slyšel jsem, a respektive už jste to potvrdili, že pan Miroslav Kalousek bude zastupovat vládní pětikoalici ve Správní radě VZP.

Musím říci, že to je taky takové signifikantní. Že Miroslav Kalousek, který říkal, že odchází, tak jsem si říkal: Na co ho bude mít vládní koalice schovaného?

Takže pan Kalousek, pan Miroslav Kalousek, bude zástupcem vládní pětikoalice ve Správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny! Celé volební období!

Obelhali jste voliče, média, veřejnost. Obelhali jste celou republiku a ponížili jste peníze potřebným profesím.

A skutečně, v řadách poslanců hnutí STAN je řada poslanců, kteří jsou za velmi malé obce.

A my to budeme tady opakovat celou dobu, celou dobu až do komunálních voleb.

A já nechápu, jak starostové za STAN, zvláště ti z malých obcí, kde to není anonymní, mohli přistoupit na to, že tato vaše vládní pětikoalice okradla o již slíbené peníze hasiče. To je opravdu neuvěřitelné!

Nikdo z poslanců STAN, kteří jsou starosty, tady nevystoupil na mikrofon, že by se proti tomu ohradil. Nikdo, ani jeden, ani jeden! Ani jeden! Vy prostě ve jménu toho, že jste u vládních korýtek, tak ano, když máte většinu, je to legitimní, toto zrovna je legitimní. Ale výměnou za to, že držíte vládu této pětikoalice, jste hodili přes palubu i hasiče, které máte u vás na obci.